Dámy a pánové, dovolte mi, abych velmi stručně doplnil pana ministra zdravotnictví.

Pravidelně se schází Bezpečnostní rada státu. Další jednání nás čeká ve středu a samozřejmě jsme připraveni se oprávněně scházet podle potřeby tak, abychom reagovali na vzniklou situaci.

My jsme na základě pokynů Bezpečnostní rady státu rozpracovali příslušné typové plány a jsme připraveni podle nich nadále postupovat.

Chci vás ujistit, že jak policie, tak hasiči jsou vybavení příslušnými ochrannými prostředky. Zaznamenal jsem teď debatu o tom, kdy má nastat ten moment případného nasazování těchto ochranných prostředků při přímém výkonu služby.

My jsme připraveni postupovat v souladu se zákonnými oprávněními, která máme, a příslušné zákony České republiky umožňují vládě zajistit, aby byly realizovány dodávky v rozsahu a objemu takovém, jaký je potřeba. Připojuji se k tomu, co říkal pan ministr zdravotnictví v tom apelu na to, aby lidé zachovali klid. Není důvod vykupovat supermarkety.

Takže vykupování supermarketů samozřejmě nedává žádný smysl a spíš to situaci komplikuje.

Za Ministerstvo vnitra chci říci, že postupujeme podle předem schválených plánů. Jsme na vývoj situace připraveni a jsme schopni reagovat podle pokynů Bezpečnostní rady státu, popř. dalších. Děkuji vám za pozornost a věřím, že povedeme konstruktivní debatu. Děkuji.

Tak vám tedy pěkně děkuji, vážený pane předsedající.

Určitě není namístě, a v tom souhlasím s oběma předřečníky, pány ministry, šířit jakoukoliv paniku, protože panika mnohokrát znamená větší nebezpečí než ta samotná choroba.

Nemůže se prostě stávat, aby hranice krajů znamenaly hranici přístupu k tomu, jak se budeme chovat v určitých situacích, kdy chceme zabránit tomu, aby skutečně došlo k šíření epidemie.

Není možné, aby v jednom kraji v České republice se nemohla konat nějaká velká setkání, kulturní akce a podobně, a v druhém kraji to možné bylo. A ony to nejsou jenom rozdíly mezi jednotlivými kraji v České republice. Ony to jsou rozdíly mezi jednotlivými obcemi a městy. A já jako starosta s devítiletou praxí bych ocenil jednu věc. Místo toho, aby nám krajská hygienická stanice, což mám od svého pana kolegy starosty Kolína informaci, tak nám posílá příručky, jak si lidé mají mýt ruce, dezinfikovat a podobně. To my celkem těm lidem umíme vysvětlit. Ale věřme trochu samosprávám v České republice. Věřme zkušeným starostům. Věřme zkušeným zastupitelům, radním.

Takže o co já vládu České republiky, resp. Bezpečnostní radu státu žádám, jsou tři věci. Za prvé. Pozvěte ke svému zasedání některého ze zástupců ať už Svazu měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv, prostě někoho, kdo má zkušenosti se samosprávou a má dostatečnou prověrku, aby se mohl jako host účastnit vašeho zasedání. Druhý požadavek, který k vám mám. Vydejte jako Bezpečnostní rada státu závazné stanovisko, které budou respektovat všechny kraje a města v České republice, nějakého postupu, který zabrání šíření epidemie, ale zároveň s tím i šíření paniky v rámci České republiky, protože ta panika není namístě.

Není to ani nic konfliktního, jenom prosím postupujme racionálně. Jsme malý stát, který si jednoznačně zaslouží jednotný kvalifikovaný postup, a věřme lokálním autoritám, které jsou dlouhodobě schopny efektivně řešit krizové situace nejrůznějšího charakteru a určitě vám efektivně pomohou řešit i tuto nastalou situaci. Jenom velmi stručně zareaguji na pana předsedu Rakušana.